My máme v České republice situaci, kdy Policie České republiky nemá kapacity na to, aby řešila na celém území problematiku veřejného pořádku. Jednotlivá bohatší města řeší tuto situaci faktem, že zakládají městské policie, které asi významně řeší oblast spíše dopravních záležitostí než veřejného pořádku. Nicméně ten veřejný pořádek zůstává problémem a jsou města a obce, kde pořádkovou službu státní policie nepotkáte a nemají tam ani městskou policii.

Taková ta drobná, spíš přestupková činnost je obrovským problémem v územích, která nejsou obsluhována vlastně žádnou městskou policií, i když rozumím tomu, že můžete podotknout, že obce se mohou mezi sebou domluvit, když některá obec má, že si mohou vypomoci, nicméně kapacity nejsou dostatečné a nejsou dostatečné ani finanční zdroje. A Policie České republiky tu pořádkovou činnost jako takovou na malých obcích nemá sílu vůbec dělat. Čekal jsem, že něco takového se v tom materiálu objeví, a zajímal by mě váš názor na celou tuto problematiku.

O spolupráci městských policí a státní policie také vůbec nic. Je tam statistika státní policie, statistika kriminality a já nevím čeho všeho, to je v pořádku, tak to má být a je dobře, že to tam je, ale oblast fungování městské policie jsem tam nenašel, tak se ptám proč. Jestli to tedy už dneska nepatří do oblasti, které by se měla týkat zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v České republice, a v případě, že to tam patří, proč to tam tedy vlastně nemáme a jestli pro nás opravdu není problém udělování alternativních trestů za páchání nějakých přestupků nebo trestných činů.

Já vám také děkuji. Nikoho nevidím.

Pan ministr se chystá, že bude mluvit. Prosím, pane ministře, máte slovo předtím, než přistoupíme k podrobné rozpravě. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, od mých předřečníků byla řečena spousta faktů, otázek, z mého pohledu i určitých tvrzení, se kterými nemohou souhlasit, a je to spíš na debatu v příslušném výboru, protože tady dnes na tomto fóru do hloubky diskutovat tuto problematiku je téměř nemožné.

Není tam žádný odchod policistů.

Vedle toho tady existují i soukromé, případně kraji zřizované střední odborné školy, které připravují také specialisty pro policejní práci, práci u hasičů. Nedávno jsem na jedné takové škole v Pardubickém kraji byl. Ta škola je velmi dobře zavedená, měla, pokud si správně vybavuji, skoro 900 studentů a velká část toho vzdělávacího programu směřovala právě k tomu, že absolventi této školy mohli potom pokračovat ve službách státu, ať už u policie, nebo u hasičů. Co se týká platových podmínek, opravdu se připravuje změna služebního zákona, která by umožnila určitou bonifikaci v některých oblastech, kde je vyšší průměr mezd. Samozřejmě je rozdíl mezi severní Moravou a Prahou.

Je to problém, o kterém víme, není to čistě jenom Praha, jsou to i jiná větší města, jiné lokality v České republice. A samozřejmě s tím, jak výrazně klesla nezaměstnanost v České republice, tak samozřejmě i s tím klesá počet lidí, kteří jsou ochotni sloužit státu za horších finančních podmínek, než v aktuální situaci získávají na jiném pracovním trhu nebo na jiném pracovním uplatnění. Ten problém vzniká nejenom na území České republiky, ale někteří policisté, hasiči nám odcházejí například za prací do Německa, do Rakouska.